mu odejita možnost kontrolovat ty komerční pojišťovny, ale převedlo se to na Českou národní banku. Ale kontrola České národní banky vlastně není zaměřena na tento typ pojištění.

Jak jsem říkal, jedná se zhruba o 30 miliard korun v průběhu tří let, které by byly naprosto bez kontroly.

Zde bylo... původně vydávalo tuto vyhlášku Ministerstvo financí, ale po změně zákoníku práce došlo k tomu, že Proto je tam součástí návrhu tohoto zákona úprava, že v současné chvíli, v případě, že zaměstnavatel z nějakého důvodu nezaplatí, tak jeho penále je ve výši 10 % měsíčně z té dlužné částky.

Ale v tomto případě by bylo ideální, aby tedy po těch letech se případně Ministerstvo financí a Ministerstvo práce dohodly na nějaké reformě zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, protože už v minulosti se původně předpokládalo, že tyhlety záležitosti budou odstraněny zhruba v průběhu několika let, kdy dojde k předložení novely zákoníku práce, což jak víme, se nestalo. Ministerstvo financí tento typ pozměňovacího návrhu předkládalo již v minulosti, i přesto, že byl tento pozměňovací návrh často nahrán do systému, tak nikdy se vlastně Poslanecká sněmovna při projednávání těch jednotlivých zákonů nedostala až do finále a většinou skončily tyto návrhy zákona spolu s Poslaneckou sněmovnou.

Dobře, rozumím tomu.

To, že váš pozměňovací návrh je vyhazov bez udání důvodu, na tom trvám. A musím podotknout, že jsem se chvíli živila jako vedoucí personálního oddělení stavební firmy, takže ne, že neznáme nic jiného než veřejnou správu. To za prvé. A za druhé, skutečně ten váš návrh je obrovským prolomením principu, který doposud v zákoníku práce na ochranu zaměstnanců je. To je za druhé. A za třetí, nechápu, skutečně nechápu, proč by stát měl doplácet personální politiku firem. Není tam žádný důvod, proč by stát měl doplácet odstupné. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce.

Já se domnívám zcela jednoznačně, že pro zaměstnance je lepší, když tu práci má, než když sedí doma. To se asi shodneme. No a pokud chceme, aby si tu práci rychle mohl najít, pokud ji právě v tom jeho odvětví, ve kterém doposud pracoval, už nemá perspektivu, protože tak to zkrátka je. Některá odvětví už se prostě z toho úplně nezberchají a naopak, jiná jsou už na vzestupu dlouho a mají teď ještě větší příležitosti, právě kvůli krizi.

Děkuji za slovo.

A právě proto upozorňuji na to, že se tady zavádí dva systémy pro dva typy lidí, v podstatě nezaměstnaných. Jo, přiznejme si to.

A mně připadá, že se tady možná málo ví o tom, jak důležité je, pro celý pracovní trh, jak je nastavená podpora v nezaměstnanosti.